To znamená, ten návrh navrhla vaše koaliční partnerka, předsedkyně Poslanecké sněmovny, a část našeho klubu ho podporuje ano, já netvrdím, že ne, já mezi ně například nepatřím, ale podporuje a my respektujeme, protože my jsme demokratický klub a respektujeme názor části našeho klubu, který se k tomu chce vyjádřit. Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než budeme pokračovat v našem programu, požádám předsedu volební komise, který není, ten je omluven, požádám tedy místopředsedu volební komise, poslance Karla Haase, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly ve středu 31. května.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji mnohokrát za slovo. Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, v zastoupení předsedy volební komise kolegy Martina Kolovratníka, prostřednictvím paní předsedající dovolím si ho omluvit, je na operativním zdravotním zákroku, jsme takto domluveni, takže má opravdu pádný důvod, proč ho tady dnes zastupuji já. Já si vás v jeho zastoupení dovolím seznámit s výsledky včera proběhlých voleb v tom pořadí, jak je uvedla paní předsedající a jak jsme je měli na programu.